Takže obecně problém to je.

Ale určitě nerezignujeme, pracujeme na tom i se zdravotními pojišťovnami.

Takže je tam celá řada opatření, které skutečně cílí na podporu stomatologů.

To je asi ta, řekněme, nejrychlejší možnost. A musím říct, že o ten dotační program je poměrně zájem.

Takže ten zájem stále je.

Máme na to připravené peníze a ty dotace udělujeme.

Ostatně Tak děkuji. Já děkuji panu ministrovi za jeho odpovědi a vážím si toho, že ministerstvo v tomto směru podniká kroky.

Ale to upřímně řečeno občana neuspokojí.

Protože oni říkají: my některé výkony máme málo hrazené, a proto je nechceme dělat.

Pan ministr.

A skutečně v tomto roce to navýšení úhrad je markantní, je v celkové výši přes jednu miliardu korun, 1,3 miliardy korun.

Protože je samozřejmě jasné, že v těch regionech je mnohem více pacientů, kteří potřebují být ošetřeni takzvaně na pojišťovnu.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Zbylí kolegové a kolegyně, já mám jednoduchý dotaz.

Pro některé zemědělce to znamená doslova existenční starosti.

Děkuji vám za vaši informaci, zdali jste pokročili, nebo zdali trvá negativní stanovisko Ministerstva životního prostředí. Děkuji. Interpelace bude zodpovězena písemně. Další v pořadí je pan poslanec Marek Výborný s interpelací na ministra Karla Havlíčka.

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, domácí násilí zažívá v Česku každé desáté dítě, tedy dvě až tři ve školní třídě.

Dokonce ani pro všechny nejzávažnější případy neexistuje adekvátní forma pomoci.